Předložený návrh uvede za navrhovatele poslanec Antonín Seďa. Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové.

Proto si dovolím pouze dvě poznámky.

A druhá poznámka: Podle posledních informací počet oprávněných osob již nedosahuje ani počtu tisíc.

Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro obranu jako výboru garančnímu.

Prosím, informujte nás o projednávání návrhu ve výboru. Máte slovo. Děkuji za slovo.

Výbor pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po úvodním vystoupení zástupce navrhovatelů, poslance inženýra Antonína Sedi a zpravodajské zprávě Martina Sedláře a po rozpravě nepřijal k návrhu zákona v závěrečném hlasování usnesení. Děkuji za pozornost. Otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Nevidím žádný návrh. Není tomu tak. Zahajuji tedy podrobnou rozpravu a eviduji přihlášku pana navrhovatele. Děkuji, pane místopředsedo.

Ministerstvo obrany nemůže hradit z rozpočtu kapitoly 307 kompenzační příspěvek k důchodu těm osobám, jejichž plátcem důchodu není Ministerstvo obrany. Děkuji za podporu. Nikoho nevidím, v tom případě končím podrobnou rozpravu. A nyní se táži pana navrhovatele a zpravodaje, zda si chcete vzít závěrečné slovo? Není tomu tak. Vzhledem k tomu, že žádné další návrhy nepadly, končím druhé čtení tohoto návrhu.